V té první části pomoc Ukrajině k obraně naší svobody, protože Ukrajina vede statečný boj i za naše bezpečí. Chci uvést, že naše vláda byla mezi prvními vládami v Evropě, které nabídly vojenský materiál. A i zde, na území České republiky, v našich městech a obcích, pomoc Ukrajině a občanům, kteří z ní prchají, patří mezi nejlépe zorganizované v Evropě.

Předně je potřeba si říci, že když tu máme válku, tak ta válka nemá jenom vojenský rozměr, ale má i ekonomický rozměr. A že jsme i my, i když nejsme pod přímým vojenským útokem, tak my, Česká republika a naši občané jsme v ekonomické válce proti ruskému autoritářskému režimu. Bohužel, ten si tímto způsobem vytváří zdroje na svoji vojenskou agresi a ty zdroje se snaží vytvářet zdražováním plynu a dalších produktů, které jsou potřeba pro paliva a výrobky. Takže je potřeba si jasně ukázat, že zde je příčina těch drahých cen v České republice.

A já věřím, že jak Piráti, tak celá vláda budou spojenci na straně našich lidí. Už jsme to prokázali tím, co bylo naprosto nezbytné, samozřejmě valorizace důchodů v návaznosti na vysokou inflaci. Ale považuji zejména za nevyhnutelné, aby se část z vyššího výběru daní a dalších zdrojů a příjmů státu použila na řešení energetické krize. Intenzivně pracujeme na tom, aby se našlo řešení, které je spravedlivé a motivační. Poslední, závěrečný, třetí okruh se týká toho, že vládou předkládaný rozpočet myslí na budoucnost. Koaličně dojednaný rozpočet a přísliby a plány, které jsou s ním spojeny, myslí na moderní stát, o který se musíme zasadit teď, abychom se příští léta mohli soustředit na sklízení úrody. Zajištěna je zejména digitalizace, abychom ji nastartovali a měli na ni potřebné prostředky v rozpočtu. Druhá zásadní věc je práce na expertním útvaru tak, abychom skutečně začali konkrétně hodnotit efektivitu výdajů státního rozpočtu, a tak abychom předkládali moderní zákony, počínaje sdílenou ekonomikou až po celou řadu dalších oblastí, kde nám dosud utíkají peníze nebo v důsledku neefektivní státní regulace přichází ekonomika o zdroje. Takže toto jsou tři hlavní pilíře toho státního rozpočtu, kvůli kterým poslanecký klub Pirátů ten rozpočet podpoří v té podobě, ve které byla koaličně dohodnuta. Děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost. Pane poslanče, máte slovo a dvě minuty. Trable českých rodin... Vy tedy jste řekl ve svém projevu, kromě toho, že to byla spousta různých prázdných floskulí, které vůbec českým rodinám nepomohou, to, že jsme v ekonomické válce.

Jaký máte tedy ten návrh pro občany České republiky?

Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo.

Tady připomenu, že my jsme tady nějaký návrh měli.

Není to pravda.

Moc děkuji a souhlasím se svým předřečníkem panem poslancem Králem.

Ano, děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych prosil, abychom se drželi diskuse o státním rozpočtu. Samozřejmě mohli bychom tady mluvit o celé řadě dalších zákonů, které mají vliv a dopad na státní rozpočet, ale ty zákony se opravdu musí připravit poctivě a zodpovědně. Na pana předřečníka Juchelku, prostřednictvím předsedajícího, si dovoluji reagovat, že náš návrh na takzvaný bonus na energie jsme představili. Jistě o tom velmi dobře víte, protože za vás v diskusi tam byl se mnou pan Havlíček. Takže i ten návrh pan Havlíček slyšel, a dokonce myslím, že i někde pochválil.

Vláda řekla, že připraví vlastní návrh.

Takže prosím, nemějme v této oblasti nerealistická očekávání. Pracujeme na tom, je to poctivá a dlouhodobá práce a řekli jsme i konkrétní termín v oblasti sdílené ekonomiky. Ten návrh bude předložen na vládu v září tohoto roku. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další k faktické poznámce je přihlášen pan místopředseda Bartošek, připraví se pan poslanec Juchelka. Za mě jenom krátká poznámka.